225.

Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 682/2. Z dnešního jednání se senátoři omlouvají.

Prosím, máte slovo.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Prosím pana poslance Jaroslava Borku, který je zpravodajem ústavněprávního výboru, zda se chce k usnesení Senátu vyjádřit. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.